Děkuji. S přednostním právem se hlásí pan ministr. Prosím.

To prostě není možné.

Ve druhém čtení k tomu ta šance bude, připravte ho. Já mohu panu kolegovi Pilnému nabídnout spolupráci právníků Ministerstva vnitra, ale k jeho návrhu. Ne k návrhu Ministerstva vnitra. Děkuji. Další faktickou poznámku má přihlášenu pan poslanec Chalupa. Jako chtít po poslanci, který má dva až tři asistenty na to, aby připravil takový zákon, který má rozsah tohoto zákona, a máme tady ministerstva, exekutivu, která vládne stovkami úředníků jako na co si to tady hrajeme? Také děkuji. Žádná faktická poznámka není přihlášena. S přednostním právem pan ministr. Prosím.

Takže já tady garantuji, že po právní stránce vyztužíme pozici pana kolegy, uděláme maximum pro to, aby to bylo právně v pořádku. Ale bude to jeho návrh, který si načte. Nechtějte po Ministerstvu vnitra, aby zpracovalo návrh, s kterým nesouhlasí. Prostě to není možné. My nebudeme garantovat bezpečnost přenosů, které bezpečné nejsou, a nebudeme tady čelit, já nebudu čelit za dva za tři roky kritice, až to bude fungovat, že tady dochází k zneužívání identity, že tady dochází k soudním sporům, škodám pro stát v řádech stovek milionů korun, které budeme hradit.

Některé ty úkony jsou nevratné nebo složitě vratné. To není dětská hra. To je stát, prosím pěkně. Uvědomte si to konečně. Děkuji. A nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Klán. Děkuji za slovo. On má pravdu. Ale mě mrzí, že když jsme to projednávali na výborech, proč se to nepředložilo už dávno tam. Jenže tady ten stát opravdu musí zabezpečit ten přenos dat. To není žádná dětská hra, nějaké bezkontaktní věci. Já jsem tady poukazoval, že ani já nemám bezkontaktní platební kartu.

Ale říkám, mám tady důvodnou obavu, že když to skončí zpátky ve druhém čtení, a nevěřím ani moc tomu, že by hnutí ANO přišlo s nějakým komplexním pozměňovacím návrhem, to tady říkám sám za sebe, nevěřím tomu.

Já jsem vám to říkal, že to prostě nemůže fungovat. Ale jak já říkám, pokud ještě to chceme stihnout do konce volebního období, což nám toho času moc po pravdě řečeno nezbývá, tak to musí být už opravdu do měsíce nejlépe hotovo, všechno, tak abychom to stihli projednat všechno a mohli to posunout dál. A zase jdeme cestou lidové tvořivosti, když by Ministerstvo vnitra připravilo ten komplexní pozměňovací návrh samo ze své dílny, protože ono má za sebou opravdu ten aparát a má za sebou ty úředníky a dokáže to opravdu napsat, i tu analýzu dopadu RIA, všechno dokáže postihnout, protože poslanecká iniciativa tohle nikdy nepostihne, pokud se jedná opravdu o dopady do společnosti. A občanské průkazy a jejich změna jsou opravdu dopady do společnosti a bude to stále velký problém. Proto říkám, je potřeba s tím něco začít dělat. Ale bourat tady něco, kde jsme se na tom podíleli všichni napříč politickým spektrem, je podle mě chyba. Také děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Grospič. Prosím, pane poslanče.

Kladu si otázku, jestli u tak závažného dokumentu, jako jsou občanské průkazy, u tak závažného posouzení z hlediska elektronických čipů, které se dotýká ochrany osobních údajů každého občana České republiky, je toto správné. Jestli Poslanecká sněmovna vůbec zvažuje a domýšlí bezpečí svých občanů.

V tomto smyslu já nevím. Vrátit ho do druhého čtení se mi jeví jako schůdná cesta.

Podpořím vrácení do druhého čtení.